Takže děkuji. Aktuální situace v oblasti očkování?

Děkuji, pane předsedo. Mám dva návrhy. První, aby byl tento bod vyřazen z programu schůze, druhý, aby byl zařazen na konec třetích čtení. Do té doby, než budeme znát odpovědi, si myslím, že není vhodné tento návrh zákona projednávat. Děkuji. Návrh na vyřazení už předložila paní poslankyně Langšádlová, k tomu se připojujete.

Děkuji za slovo. Mám těch návrhů několik.

Jedná se o návrh zákona, který mění odměny pěstounů a mění další věci, po kterých volají lidé z praxe.

Třetí návrh se dotýká bodů číslo 214 návrhu, sněmovní tisk 695.

Čtvrtý návrh se týká návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.

Rád bych navrhl zařadit všechny tyto tři body za bod 62, což by měl být sněmovní tisk 1106. Jde o to, že má začít za chvíli platit směrnice, která požaduje po členských státech Evropské unie přijetí právní normy na ochranu oznamovatelů, a to nejpozději do 17. prosince 2021.

Tomu návrhu vyhovím. Navíc se hlásí pan předseda Faltýnek, předpokládám, že ještě k tomu. Děkuji za slovo.

Takže jenom tyto body.

Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar, a než se dostaví pan poslanec, já bych rád vyzval jako tradičně pana kolegy Volného a Bojka, aby si nasadili ochranu úst a nosu, protože to vládní opatření platí, nemáme žádnou výjimku jako Poslanecká sněmovna.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já si dovolím upřít vaši pozornost na aktuální problémy, a ne nějaké imaginární Sputniky a nebezpečí Dukovan. Navrhuji zařadit nový bod do programu pod názvem Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu.

Problémy, které tam momentálně jsou, zasáhnou celý Moravskoslezský kraj a můžou zasáhnout i celou republiku.

Pan ministr by nám měl odpovědět na to, kde tyto 2 miliardy českých daňových poplatníků nakonec skončily. Nevím, jestli víte, že se připravuje velký kšeft s emisními povolenkami. Ostravská Nová huť má emisní povolenky a ty, které nevyužije, chce využít pro modernizaci svého podniku. Přesto je tlak akcionářů a tlak majitele, aby tyto povolenky skončily v Rumunsku, které je prodalo, vydělalo cash a momentálně je nemá. Takovéto obchody vyžadují určitý tlak i v rámci takovéhoto gigantu, jakým Guptovy podniky jsou, přesto se snaží donutit ostravskou Novou huť, potažmo v současném stavu Liberty Steel, k tomu, aby takovéto operace provedla.

Chci pouze upozornit také na to, že Moravskoslezský kraj je docela těžce postihován i ohlášenou budoucností, nebo spíše nebudoucností OKD a těžby černého uhlí v tomto revíru, které je ze 70 % potřebné k zajištění tepla v Moravskoslezském kraji. Je to také problém, který zůstává viset ve vzduchu a který není dlouhodobě řešen.

Je to velký problém, který se momentálně objevuje a může postihnout celý náš Moravskoslezský kraj.